Já ještě jednou prosím o klid, aby pan kolega Laudát mohl dokončit svou argumentaci. Jediné, co vám jde, je politika, která směřuje k tomu, že tady není stát pro občany, ale občané pro stát.

Drobné podnikatele a živnostníky, kteří jsou páteří naší ekonomiky a velkou nadějí pro budoucnost, ničíte.